Děkuji za slovo.

Pravdou je, a to je třeba stále opakovat, že čelíme naprosto bezprecedentní situaci a žádné Ministerstvo zdravotnictví, žádný ministr zdravotnictví se s podobnou situací nemusel nikdy potýkat, stejně jako žádná vláda. My situaci s touto nemocí a ty problémy, které jsou s tím spojeny, řešíme prakticky od ledna, kdy jsme na základě vývoje v Číně poprvé uplatnili opatření na území České republiky týkající se zejména kontrol na letišti Praha.

Bylo vidět, že jsme zkrátka ty kroky dělali jako jedna z prvních zemí v Evropě a že se ukázalo, že tento přístup byl správný, proaktivní přístup.

Dneska mám pocit, že každý se k tomu vyjadřuje, každý na to má nějaký názor. Ale toto není teorie. A dodneška ty země mají obrovské problémy se zvládáním té nemoci.

A vidíme, jaké katastrofální důsledky zejména pro zdravotnictví tato nemoc může mít.

Nic takového se v České republice nestalo. A bezesporu jedním z důvodů, proč se to nestalo, byl i nákup a zajištění ochranných prostředků.

Takže bezesporu toto je jedna z věcí, kde se musíme poučit, kde musíme udělat změny.

Není to pravda.

A bohužel... Kdybychom se měli spoléhat na tento společný nákup organizovaný Evropskou komisí říkám, my jsme se přihlásili, znovu opakuji, na začátku února tak bychom tady dodneška neměli ani jeden ochranný prostředek.

A odkud je nakoupila? Takže i to je určitá symbolika, že zkrátka Evropa v tomto směru hraje bohužel druhé housle, pokud jde o nějakou soběstačnost týkající se těchto ochranných prostředků.